Tam je extra důležité, abychom se podívali, kolik jsme vyčerpali. Ale pak máme problém třeba s vědeckými centry, tam jsme peníze čerpali, ale to samozřejmě generuje provozní náklady v příštích letech a to do té debaty prostě musíme zapojit.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi.

Krátce zareaguji na to, co říkal kolega pan předseda Stanjura. Jenom navážu, nebudu s ním vést tady prostřednictvím mikrofonu debatu.

To tady bylo zmíněno. Bylo vysvětlováno, že budou možné další investice, o kterých se tolik mluví.

A je to věc, která souvisí s dluhopisy, protože tady to jsou miliardy, které nám lítají ve státním rozpočtu, jak tady kolega ukazuje na to, jaké je téma tohoto bodu. Tématem jsou finance. Jsou to naše dluhy a tyto peníze. Zatím nemáme odpověď na to, jak budou použity.

Tuto odpověď jsme dosud ze strany Ministerstva financí nebo vlády neobdrželi. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlásím na žádost pana předsedy. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu sociální demokracie. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 158, přihlášeno 123 poslankyň a poslanců, pro 64, proti 22. Návrh byl přijat. Je tady návrh na kontrolu hlasování.

A než proběhne kontrola hlasování, mám tady dvě omluvenky.

Hlásí se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, po kontrole hlasování chci uvést, že na sjetině je uvedeno ano, a hlasovala jsem ne. Prosím proto o opakování hlasování. Paní poslankyně tedy vznáší námitku a já dám hlasovat o této námitce. Kdo je pro přijetí námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka o tom, abychom dnes jednali a hlasovali i po 19. a 21. hodině. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Zlatuška podává námitku.

Tak pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Pane poslanče Zlatuško, já vás prosím, abyste to zvážil. To se stane každému. V téhle místnosti jsou kamery. Je to na vašem svědomí. Prosím, zvažte to. Prosím, pane poslanče.

Chápu to dobře, že trváte na své námitce? O té námitce musím dát hlasovat. To je procedurální návrh. Zahajuji hlasování o námitce pana poslance Zlatušky. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 161, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 78, proti 16.